Já říkám, kdyby tam nebyl, kdyby s tím člověkem nehovořil, tak by se nedalo nic manipulovat.

To je naše povinnost jako politiků.

To prostě je takové zneužití té síly, že my všichni tady jsme jako obyčejní školáčkové. Není možné říkat: